Protože jednáme v přítomnosti polovičního počtu poslanců, tak konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Seznámím vás ale s omluvami členů vlády: paní ministryně Marie Benešová se dnes omlouvá z pracovních důvodů, pan ministr Jan Blatný se omlouvá také z pracovních důvodů, místopředseda vlády Karel Havlíček se omlouvá do 15 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Petříček se omlouvá do 10 hodin z pracovních důvodů a ministr Robert Plaga se omlouvá z dnešního jednacího dne také z pracovních důvodů.

Poté bychom se měli věnovat projednáváním dalších pevně zařazených bodů, které souvisejí se státním rozpočtem.

V tuto chvíli mají možnost vystoupit poslanci, kteří chtějí navrhnout změnu schváleného pořadu 72. schůze. K tomuto bodu se písemně přihlásil pan předseda Martin Kolovratník, který dostane slovo. A vidím i přihlášku... Tak pan předseda. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, paní poslankyně, páni poslanci.

Je to z toho důvodu, že jsme dnes tedy v polovičním počtu, nebylo by vhodné, vlastně ani není legislativně podložené, jak realizovat tajnou volbu v tom polovičním formátu. I pro nás, volební komisi, by bylo prakticky nemožné vytvořit nějaký seznam, podle kterého pak počítáme kvorum. Takže proto prosím, aby, jak už se ustálilo, teď na podzim jsme tady ty tajné volby realizovali, až budeme zase v plném počtu, předpokládám tedy na lednové schůzi, za volební komisi mohu garantovat, že v žádném z těch orgánů nehrozí nějaká prodleva, že by nebyl usnášení nebo práceschopný, takže žádné zdržení nehrozí. A vedle toho prosím, abychom v programu zanechali pouze tu jednu jedinou volbu, a to veřejnou aklamací změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, je tam navržena pouze jedna jediná změna, kterou bychom zde na plénu hlasovali.

Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo další z poslankyň, poslanců k programu schůze s návrhem na změnu? Ne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali.